To nikdo neví. Ale omezovat explicitně, to ano. Zejména poslední část věty opakuje stejnou chybu, která byla soudy v minulosti vyčítána.